A není to slibotechna, že za několik let bude řešen. Skutečně příprava této novely zákona je v běhu.

Takže to stanovisko je poměrně konzistentní. A neznamená, to zdůrazňuji nakonec, žádný ústup od transparence. Jsem vděčen panu poslanci Hovorkovi, že toto téma třeba i tímto způsobem dal na stůl, abychom se mu mohli v tom nadějném roce 2015 věnovat. Přeji vám všem pevné zdraví. Děkuji.

Prosím, pane senátore, máte slovo. Pardon, Vladimír Plaček. Pěkné dopoledne. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mnohé bylo řečeno ústy pana garančního zpravodaje z výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu. Já bych si s dovolením přidal ještě pohled z ústavněprávního výboru Senátu.

Stalo se tak na základě návrhu 21 senátorek a senátorů a nález byl vyhlášen 2. dubna letošního roku. Zákon o veřejném zdravotním pojištění respektive tato novela měla primárně řešit záležitosti lázní. Pokud by tomu tak bylo, nebyl problém ani v ústavněprávním výboru, který zasedal týden před jednáním výboru pro zdravotnictví a sociální politiku v Senátu. Už na našem výboru jsme právě diskutovali nad záležitostí toho doplňku, který přijala Poslanecká sněmovna na základě návrhu pana poslance Hovorky. Vnímali jsme to jako problém, nicméně ještě větší problém jsme vnímali, pokud by po 1. lednu 2015 byly lázně v právním vzduchoprázdnu. Z tohoto důvodu jsme vyhodnotili záležitost jako lepší navrhnout schválení návrhu ve znění postoupením Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji panu senátoru Vladimíru Plačkovi.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ctění pánové senátoři, vážená vládo, dámy a pánové.

To, že budou zpochybněny určité smluvní jistoty, tady zaznělo dostatečně. Musím jenom připomenout, že smluvní jistoty poskytovatelů péče nejsou dány tím, jestli budou zveřejňovány smlouvy a jestli bude zveřejnění uděláno včas tak, aby se ta smlouva neoddalovala, ale ty nejistoty jsou dány především tím, že poskytovatelé péče jsou ve velmi asymetrické pozici vůči silným zdravotním pojišťovnám a v praxi to dost často v minulosti vedlo a dosud ještě vede u některých pojišťoven k tomu, že úhradové dodatky jsou podepisovány s velmi dlouhým zpožděním, a nejsou řídké situace, kdy ještě v půli roku, extrémněji ke konci roku nemají poskytovatelé podepsané dodatky. Ale na druhou stranu musím říct, že ve většině případů se nakonec pojišťovny s poskytovateli dohodnou a vzhledem k tomu, že ten dodatek neurčuje jaksi platby zcela definitivně, ale určuje je v rozmezí jednoho roku, nebo půl roku u ambulantních poskytovatelů, tak potom jsou ty půlroky nebo roky doúčtovány a vše od začátku roku dorovnáno. Celá řada proponentů tohoto typu transparentních smluv, to znamená platnost smlouvy až po jejím zveřejnění, a celá řada právníků argumentují, že je to tak správné a že je to lepší, protože i přes velké sankce, o kterých tu mluvil pan ministr Němeček, se může velmi snadno stát, že právě ty dodatky, které by měly být zveřejněny, zveřejněny nebudou a nebude to nikdy objeveno, jestliže se o tom nebude vědět, a bude to jakási tajná dohoda mezi pojišťovnou a jedním poskytovatelem, což nemusí být jeden ambulant, ale může to být také obří nemocnice a dodatek obrovského finančního rozsahu.

To si myslím, že je velmi špatná představa, já ji musím kritizovat, a vyvolává ve mně obavy, že jestliže takto uvažoval Senát, tak od tohoto kroku uvažování je už velmi blízko k tomu, aby nakonec žádné zveřejňování smluv zákonem předepsáno nebylo, přestože ho pan ministr slíbil. Ale ten legislativní proces v nové novele, která dosud nebyla ještě ve vládě, bude poměrně dlouhý. Abych uzavřel tuhle tu část svého vystoupení, deklaruji alespoň za sebe, že já pro senátní verzi hlasovat nemohu a preferuji to, aby ten dodatek tam byl.